Vážení přítomní, dovolte, abych velmi stručně připomněl vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Navrhuje se zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jejichž správcem bude Ministerstvo vnitra. Návrh zákona byl již projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, s jeho stanoviskem souhlasím. Souhlasím s pozměňovacími návrhy tohoto výboru, které obsahují legislativně technické změny a posun data nabytí účinnosti o jeden rok.

Děkuji.

Není tomu tak. Také ne.

Děkuji, pane předsedající.

Navržená procedura je následující: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovně doporučuje hlasování ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 575/3 v následujícím pořadí: Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Pozměňovací návrh B22 budeli přijat, je A4 nehlasovatelné. Pozměňovací návrhy A1, A2, A3 společně jedním hlasováním. Pozměňovací návrh A4 lze hlasovat, pokud nebyl přijat návrh B22. 6. Hlasování o návrhu zákona jako o celku. Ano, děkuji.

Já zahajuji hlasování.

Prvním návrhem hlasujeme o pozměňovacích návrzích B1 až B21 společně jedním hlasováním. Předmětem navržených úprav je, aby zveřejňování právních předpisů ve sbírce nebylo podmínkou nabytí jejich platnosti a účinnosti, ale namísto toho bylo nesplnění povinnosti zveřejnění právních předpisů řešeno sankčním mechanismem. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Dalším návrhem je pozměňovací návrh B22. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní hlasujeme o pozměňovacích návrzích garančního výboru A1, A2, A3. Jedná se o legislativně technické úpravy přijaté na garančním výboru. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Vzhledem k tomu, že návrh B22 nebyl přijat, tak můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu garančního výboru A4. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.